A ti chudáci ministři, ti ani nevědí, co tam mají. Ano, je to tak. Ale my jsme fungovali, pane ministře, jinak.

Tady hnutí STAN by se mělo starat, to jsou investice do obcí, které chybí, a to jsme chtěli udělat.

A já tomu fakt nerozumím, ale ano, asi mají strach.

Miliardu!

Určitě jsou rezervy na úsporu.

Takže nešetříte.

Pan premiér tady není. Prosím vás , řekněte mu, protože vy jste ministr financí, aby neříkal, že je to protiinflační rozpočet. To je nesmysl.

A je to nesmysl. On dneska pan premiér to znovu zopakoval. Jak může říct, že lednová inflace je nějaký důsledek naší vlády? Jak jasně?

Inflace by byla, kdyby lidi kupovali víc toho plynu a elektřiny.

Takže 21 % je vaše inflace a zbytek je globální inflace.

Operace Slováků, že zmrazili ceny na tři roky, i když je tam privátní investor, no tak to zkuste.

Vy jste se vyjádřil, pane ministře, 20. ledna...

Ne, tady dáváte lidem po vyplnění 11stránkového formuláře pár korun. My jako vláda máme jen omezené možnosti, jak se zvýšenou inflací bojovat.

Dvacet šest miliard!

Víte, kolik je takových obcí, co chtějí peníze na to?